Pracují zde, podnikají, poctivě odvádějí daně a jsou k České republice velice loajální. A proto my bychom zase měli alespoň takto pomoci jejich původní vlasti, zejména když se nachází v těžké situaci. Humanitární pomoc obecně i z rozpočtového hlediska má v rámci kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí alokovat určité finanční prostředky do zahraničí, a to operativně do míst zasaženými přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty a podobnými krizemi.

Tyto projekty jsou dlouhodobě provázány s politickým segmentem takzvaného neziskového sektoru a ve svých důsledcích silně zasahují do vnitropolitických poměrů cílových zahraničních států. Navrhovaný objem tohoto ukazatele je zvláště letos, kdy čelíme rostoucí inflaci, energetické krizi, expanzi státního dluhu a propadu životní úrovně širokých skupin českých občanů, nepřiměřeně a neodůvodněně vysoký. Navíc jde o činnost, která není v dlouhodobém národním zájmu České republiky, protože může narušovat důvěru v bilaterálních vztazích skrze faktické porušování mezinárodněprávní a diplomatické zásady nevměšování se do vnitropolitických záležitostí cizích států, a jako taková by vůbec neměla být financována z českých veřejných rozpočtů. Ve svém druhém návrhu požaduji odebrat 1 miliardu z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z položky Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Jde o položku, která je zase zejména v současné situaci enormně a nedůvodně vysoká, předimenzovaná, a navíc Nejvyšší kontrolní úřad již před lety opakovaně konstatoval, že velká část těchto peněz je vynakládána neúčelně na organizace, kde již nejsme jako stát aktivní, a vyzval ministerstvo k nápravě, která dosud neproběhla. Tyto prostředky, tuto 1 miliardu, navrhuji přesunout do kapitoly Všeobecná pokladní správa tak, aby primárně pomáhaly českým občanům, institucím a firmám, konkrétně tedy do položek Vládní rozpočtová rezerva 500 milionů korun, Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků 300 milionů korun a po 100 milionech korun do položek Rezerva na mimořádné výdaje dle zákona o Integrovaném záchranném systému a Podpora exportu, Majetková újma, Státní záruky a Investiční pobídky.

Předmětem mého třetího návrhu je zvýšení výdajů specifického ukazatele Sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa, kdy v rámci tohoto ukazatele navrhuji poskytnout provozní dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, a to ve výši 4,5 milionu korun.

Odebrání rozpočtové provozní dotace Českému svazu bojovníků za svobodu v loňském roce a plánovaná nulová finanční podpora této organizace ze strany státu i pro rok 2023 je krok vrcholně nesprávný, neoprávněný, nespravedlivý, nemorální a čistě politicky a ideologicky účelově motivovaný.

Žádný jiný věcný důvod k tomuto opatření neexistuje. Český svaz bojovníků za svobodu je totiž již desítky let existující a velmi aktivně pracující organizace, má tisíce členů a mnoho různorodých aktivit, které jsou bez výjimky společensky prospěšné a důležité, a která ve své činnosti vždycky plně dodržovala zákony České republiky.

Vážení přátelé, dovoluji si vás touto cestou požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. A já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Děkuji, pane místopředsedo.

Proto mi dovolte, abych přednesla několik pozměňovacích návrhů, kterými se pokoušíme spolu s dalšími kolegy předejít alespoň těm největším škodám na našem společném kulturním dědictví a na zachování kulturního života.

Naše návrhy vycházejí z mnohých jednání, která jsme absolvovali v poslední době, a rozhodně v nich nejde o nějaké populistické výkřiky, s jejichž pomocí bychom chtěli ždímat státní pokladnu.

Současná situace je staví na samotnou hranu existenčních možností. Bylo by katastrofické, kdyby tělesa, která tu existují mnohdy i desítky let, musela ukončit v této době svou činnost a zahodit do koše tradici a léta poctivé práce. Podobně kritická je situace dle našeho názoru i v příspěvkových organizacích zřizovaných Ministerstvem kultury.

Další část nad rámec stávajícího rozpočtu by měla sloužit také na pokrytí nákladů souvisejících se zdražováním všech služeb a materiálů, které příspěvkové organizace pro svoji činnost potřebují. Druhých 100 milionů korun by pak mělo posílit program péče o národní kulturní poklad a dědictví.